Jsme reprezentanti občanů naší země a máme povinnost rizika, která vidíme a o kterých máme informace, s plnou vážností projednat a dospět k něčemu, co poskytne našim občanům alespoň elementární informaci a jistotu o tom, že o těchto rizicích víme a jsme schopni nalézat alespoň nějakou shodu při pohledu na ně a řešení těchto otázek. Já myslím, že závěr, ke kterému se chýlíme i ve formulaci usnesení i v reakci pana ministra, tento cíl naplnil. Děkuji paní zpravodajce. Přejdeme prosím k návrhu usnesení. Máme tady dva návrhy usnesení.

Nemusím o tom dávat hlasovat. Prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé body návrhů usnesení a já o nich následně dám hlasovat. Děkuji, pane místopředsedo. Teď se musíme domluvit, jak budeme postupovat, jestli budeme nejprve hlasovat, a navrhuji to jako zpravodaj, v pořadí, jak byly návrhy podány. Nejprve zazněl návrh na usnesení pana poslance Laudáta, který má tři body. Samozřejmě každý bod zvlášť, protože zde byl myslím požadavek na hlasování po jednotlivých bodech. Přečtu návrh pana poslance Laudáta, má tři body.

Pan kolega Laudát navrhuje Poslanecké sněmovně, jestli to mohu takto tlumočit přes mikrofon, aby se nejprve hlasovalo o usnesení, které jsem přednesla já, potom budeme hlasovat o jeho návrhu usnesení. Není, děkuji.